Ono, když o něčem chcete mluvit...

Takže pokud chcete pracovní skupinu, jdeme do ní.

A víte proč, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího? Protože se to nevyužívá. Děkuji.

Děkuji za slovo a hezký den všem.

Takže myslím, že není ohroženo nic, co bychom měli ve vztahu k ochraně ovzduší, a nejsou ohroženi ani zemědělci. Naopak rušíme spoustu administrativních povinností a výrobcům pohonných hmot dáváme šanci si vybrat, jak povinnosti, které jsou jim stanoveny, zajistí. Děkuji, paní ministryně. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Brabec. Pane poslanče, máte slovo. Já budu už velmi stručný, jenom ocituji pana ministra Stanjuru. Je možné já to nezpochybňuji že na webu Peníze.